Ale já znovu říkám, že úřad je tam pro občany, ne občan pro úřad, a úřední hodiny neexistují, ano? Úřad má být otevřený pro občany každý den. A stejně tomu tak musí i do budoucnosti být v rámci České pošty.

Pane místopředsedo, já bych vás tedy chtěla požádat, zda byste si zapsal, že bych chtěla zařadit za hnutí ANO bod Česká pošta, a to jako dnešní první bod jednání. Děkuju mnohokrát.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážená ministryně, dámy a pánové, já bych chtěl zařadit nový bod jednání. Myslím, že je velmi, ale skutečně velmi důležitý, a to je bod Zrušení stavu legislativní nouze.

Potom ten zákon šel do Senátu, kde pochopitelně to dopadlo předvídatelným způsobem, protože stranická disciplína senátorů zvítězila.

To asi už neplatí.

Ve stavu legislativní nouze to neplatí.

Včera byla inaugurace, padlo strašně moc vzletných slov, jak nastávají nové časy, jak se vrací slušnost, dodržování pravidel, dodržování zákonů.